Prosím, aby se slova ujala předsedkyně petičního výboru poslankyně Zuzka BebarováRujbrová a předloženou zprávu uvedla. Dobře. Eviduji, že se paní poslankyně omlouvá, v tom případě budeme muset změnit zpravodaje. Dávám hlasovat o změně zpravodaje tohoto bodu, resp. zpravodajky, kterou bude paní poslankyně Strnadlová. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, že bude změněn zpravodaj tohoto tisku, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Děkuji, pane předsedající.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky obdržela v tomto období celkem 18 petic.

Petiční výbor

Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Není tomu tak. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné.